Takže kdybych to měl laicky popsat, aby to bylo srozumitelné pro ty, co nestudovali ten tisk, tak na jedné straně se počet těch osob zužuje, ale na straně druhé se vlastně zjednodušuje a zpřesňuje to, jakým způsobem se to bude dokládat. Protože doteď je to čestným prohlášením, což může činit jako problém i administrativní, a teď je to vlastně tím, že ten člověk pobírá příspěvek na živobytí, a to nahradí to čestné prohlášení. Takže rekapitulace: čerpalo by to méně osob a ta administrativa by byla jednodušší. Za prvé je potřeba se na to dívat, že ta skutečnost, ten návrh vymezení osob s nízkými příjmy, je tedy užší, užší, než tak jak to vlastně upravuje stávající úprava.

To je jeden důvod legitimní. Druhý je ten časový.

Druhý důvod je, a to nevím, jaký je aktuální stav, jestli mi to řekne pan ministr, je to, že tady byl požadavek ČTÚ, ale podle mě už i ERÚ, že v tom zákoně o ochraně spotřebitele vypadla pasáž, že tyto mimosoudní orgány budou vyřizovat reklamace u spotřebitelů, a byla tady snaha to dostat do nějakého zákona, který je tady otevřený, což by se dalo využít u této novely ZEKu.

Takže tady já bych poprosil, jestli můžu mít nějakou aktuální informaci, s tím, že se nebráním, abychom maximálně, jak to půjde, zkrátili ty lhůty.

Dobré poledne. Děkuji panu zpravodaji za přednesení zpravodajské zprávy. A nyní otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. V rámci obecné rozpravy by tady mělo zaznít, jestli bude využito veto, nebo nebude.

A co nejkratší, to je prostě co nejkratší maximálně možná. Velmi důležitým aspektem je právě zlepšení kontroly a minimalizace zneužívání tohoto institutu tím, že se nárok na zvláštní ceny neprokazuje pouze tím čestným prohlášením.

Jenom pro vysvětlení, předložení materiálu vládě, respektive Poslanecké sněmovně, bylo zpomaleno komplikovaným vypořádáním připomínek z mezirezortního připomínkového řízení, kde, jak se bohužel začíná stávat v poslední době obvyklým, zásadní připomínky uplatnily i subjekty, se kterými byl materiál před provedením mezirezortního připomínkového řízení předjednán.